Z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Zemánek. Pan poslanec Karel Černý, který se omlouvá na dnešek i na zítřek. Pan poslanec Ivan Gabal z dopoledního jednání bez uvedení důvodu.

Tím jsem doplnil omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

A než budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, hlásí se s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS a místopředseda klubu ANO.

Pokud bychom vyčerpali do 13 hodin tyto body včetně bodu 172, tak bychom se zabývali body z bloku druhých a prvních čtení dle schváleného pořadu schůze. Odpoledne projednáme bod 171, což jsou ústní interpelace. To je tedy k tomu, co je asi nejpodstatnější z toho, abychom si ozřejmili, v jakém jsme stavu projednávání. Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Měl bych návrh ke změně programu naší schůze. Jako první bod, ano? Děkuji. Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Nebudu zdržovat. Návrh mám stejný. Dobře, děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, mám návrh změny programu, který původně vůbec nebyl na tuto schůzi plánován. Tak bych chtěl navrhnout změnu programu již teď. Nikoli přímo k těm imigrantům, ale k daleko důležitějšímu problému, a to vůbec k setrvání České republiky v Evropské unii.

Připravil jsem návrh usnesení a...

Máme na to půl hodiny, mimo jiné, podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi přednést návrh usnesení: